Zdravotnictví pro naši vládu vždy bylo prioritou.

A to doslova. O zlepšování péče, nových přístrojích, moderních inovativních lécích, kratších čekacích dobách na zákroky a elektronizaci zdravotnictví si občané mohli nechat leda tak zdát. Podobně na tom byli zdravotníci.

Dostali jsme do zdravotnictví rekordní objem peněz.

Výrazně se zvýšila transparentnost resortu.

Ten lékař poté, nebo ten budoucí lékař poté, co začne studovat fakultu, tak to trvá zhruba deset, dvanáct let než v podstatě se může nějakým způsobem plnohodnotně zapojit do poskytování zdravotní péče.

A tady podotýkám pro ty, kteří nevědí, jak to ve zdravotnických zařízeních vypadá a kolik procent vlastně z výdajů těch zdravotnických zařízení jsou peníze, které jsou určeny na mzdy, tak je to kolem 70 až 80 %.